Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, máte slovo, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je transpozice směrnice EP a Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do českého právního řádu. Tento návrh zákona byl zpracován v rámci plnění plánu legislativních prací vlády na rok 2016 a zavádí příslušné definice a povinnosti, které souvisejí s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva, která dosud v národní legislativě nejsou dostatečně zakotvena. Zcela nově návrh zákona obsahuje definice elektřiny v silniční dopravě, která nebyla dosud právně upravena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jednotlivých druhů těchto stanic. Návrh zákona dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic.

Nově je stanoveno, že distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice může nakupovat pohonné hmoty od osoby, která je držitelem platné licence na obchod s plynem, pokud se jedná o nákup stlačeného zemního plynu. Dále se jedná o úpravu spočívající ve zpřesnění definice čerpací stanice. Dále dochází o jeden rok ke zkrácení termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni dodržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzin s obsahem do 5 % biosložky.

Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, přeji dobré dopoledne. Jako zpravodaj, který s tímto zákonem bude pracovat tady na plénu i v garančním hospodářském výboru, doplním několik informací, které teď podal zástupce předkladatele pan ministr průmyslu Mládek. Abych neopakoval slova pana ministra, tak jenom v rychlosti shrnu to, že stávající právní úprava tohoto zákona, který řeší pohonné hmoty a čerpací stanice pohonných hmot, ta stávající úprava taxativním způsobem vyjmenovává jednotlivé druhy pohonných hmot, kterých se dotýká, ale doposud zde nebyla zahrnuta právě elektřina, tedy ty nové alternativní způsoby a alternativní pohony. Jak bylo řečeno, tato novela není přímo aktivitou České republiky.

A právě co se týká elektřiny a elektromobility, tak ta novela, kterou nám vláda předkládá, ji začíná přesně definovat, alternativní paliva, veřejně přístupné dobíjecí stanice, vysoce výkonné stanice, elektrická vozidla atd. To znamená, zákon začíná pojmenovávat tyto záležitosti a přesně je definovat. Jako zpravodaj můžu avizovat předběžný jízdní řád tohoto zákona ve Sněmovně. Budeme ho mít v této fázi po prvním čtení příští týden na hospodářském výboru, kde předpokládáme to první teď se obracím na kolegy z hospodářského výboru pouze to první stanovení harmonogramu pro podávání případných pozměňovacích návrhů před druhým čtením, a předpokládám tedy pak na další schůzi, která by měla proběhnout někdy na přelomu října listopadu, by před druhým čtením došlo k tomu konkrétnímu projednání v rámci hospodářského výboru. V poslední větě snad jako zpravodaj mohu avizovat jak předkladateli, tak vám kolegům, že už se na mě obrátili zástupci odborné veřejnosti některých asociací právě z této oblasti, tedy z oblasti pohonných hmot, s návrhy na další pozměňovací návrhy, nebo s inspirací na další pozměňovací návrhy. Já jako zpravodaj bych rád po dohodě s ministerstvem držel meritum té novely, abychom se nepustili do věcí, které teď nejsou navrhovány, abychom neotvírali další problematiku a zbytečně ten zákon, tu transpozici nekomplikovali.

Přišly zajímavé informace zhruba v tom kontextu, že evropské automobilky vyvíjejí poměrně velký nátlak na Brusel a na Evropu, co se týká specifikace těch jednotlivých stojanů, jak ty tzv. chargery mají vypadat, a určitě by mělo být naší snahou mít trh otevřený a otevřít ho skutečně všem výrobcům a všem dodavatelům, aby ta soutěž byla férová. Takže za sebe jako zpravodaj avizuji, že určitě toto téma bych s kolegy, se zástupci Ministerstva dopravy rád diskutoval a pochopitelně našel shodu tak, abychom případné doplňující návrhy měli vypořádány ze strany ministerstva pozitivně. Tolik na úvod. Děkuji za pozornost. Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já osobně ten problém mám, a proto jezdím stále k jedné čerpací stanici, kde vím, kterou pistoli vzít do ruky.

A tato novela také řeší alternativní zdroje paliv např. i tím, že upozorňuje řidiče kdybys čerpal CNG nebo nějaké jiné pohonné médium, tak můžeš ušetřit nebo jezdit za jiné peníze a přitom šetřit životní prostředí. Takže vám vřele doporučuji poslat tento sněmovní tisk do dalšího čtení. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

Ale podotýkám, ono to musí být vzájemné. A proto jednání o smlouvě TTIP je tak komplikované. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?